Během dvaceti let jsme si vládu elit bez odpovědnosti vyzkoušeli. Má snad někdo odvahu tvrdit, že elity se chovaly moudřeji než občané? Loupež státního majetku z časů privatizace už v dějinách zřejmě nikdo nepřekoná.

Druhým argumentem je, že demokracie je prý jen pro chytré a slušné. To také slyším od odpůrců přímé demokracie.

Naopak, demokracie, tedy ta skutečná, tím mám na mysli pochopitelně přímou demokracii, počítá se slabostmi lidí, počítá s tím, že i nejsilnější osobnost může selhat nebo že lidé zvolí líbivého blbce. A proto přináším pojistky proti selhávání elit právě v možnostech tyto elity odvolávat a rušit elitami přijaté zákony. Přímá demokracie obvykle následuje jako reakce na extrémně neslušnou společnost, kdy, pravda, ti slušnější si nakonec vynutí právo spolurozhodovat. A naopak demokratický systém své občany vychovává a společnost v něm zraje k větší společenské odpovědnosti.

Je to přece až neuvěřitelně jednoduché. Pokud nemáte na dění vliv, tak nakonec rezignujete.

Jsou zvyklí, že hlasování v referendu předchází společenská diskuse, že se objevují paralelní řešení a návrhy. Mimochodem, v takových případech je velmi těžké tvrdit, že podlehnou nějakému populismu. Právě zastupitelský systém, který máme u nás v České republice, nutí občany věřit elitám. Řekneli nějaký člověk, že je demokracie nesprávná, protože většina lidí jsou hlupáci, je tu pro filozofa několik způsobů, jimiž se může bránit. Je to známý citát jednoho amerického filozofa. Další argument. Prý se bude hlasovat o každé blbosti.

Jednak se o každé blbosti nehlasuje.

Ale to lze považovat za extrém. Občané si nebudou žádat referendum ohledně každého ze stovek zákonů, co ročně prochází parlamentem.

V současnosti by to asi skutečně bylo referendum o naší přítomnosti v Evropské unii nebo o přijímání či odmítání migrantů. To znamená, že občané na danou otázku, o které by chtěli, aby se hlasovalo, sesbírají na své náklady dostatečné množství podpisů oprávněných voličů. Nehrozí tak, že hlasování si vynutí kdekdo a kdykoliv se mu zamane nebo že by byl nesmyslně zatěžován veřejný rozpočet.

Dalším, čtvrtým mýtem o referendu a přímé demokracii je, že prý budou vítězit populistické návrhy.

Ono je to dokonce naopak. Všichni se chovají zodpovědněji díky tomu, že se všichni svým způsobem podílejí na vládě daleko více a hlouběji problémy diskutují, více se zajímají o veřejný život a všichni občané i politici cítí ke své zemi, kraji a obci větší odpovědnost a loajalitu. Příklad z praxe: Před pár lety měli Švýcaři skutečně v uvozovkách populistické referendum o tom, zda uzákonit týden placené dovolené navíc. Řekněte, kdo by to nebral? A to je přesně ten prostor na tu diskusi, který v našem návrhu zákona necháváme.

A my, naše hnutí SPD, prostě chceme zapojit občany více do veřejného dění. Chceme, aby se posílila občanská společnost, aby lidé byli aktivnější. To je to důležité pro nás, tak to chceme dělat.

Navíc není hloupější argument takzvaně v uvozovkách demokratického politika, že si lidi prý odhlasují nějakou blbost. Kde to jsme? Nikdo nemá právo nutit občanům svůj názor.

A pokud by náhodou zdravý rozum chyběl, nepomůže ani parlamentní demokracie, viz kdysi vítězství nacistů v Německu. Možnost politiky odvolat nebo v referendu odvolat zákon je v tomto světle naopak velmi vítaná pojistka.

Tím mám na mysli podstatu Evropské unie.

Dokonce to mají třeba i v pobaltských zemích, daleko na východ od nás.

Tím odpadá jak tisk stamilionů hlasovacích lístků, tak i ruční sčítání stamilionů myslím ve volebním období při neustálých volbách dokola pochopitelně tak odpadá i ruční sčítání, které bývá často zpochybňováno.